Není veřejně dostupná na žádných stránkách Ministerstva financí, myslím si, že by bylo fér, kdyby ji každý poslanec mohl mít.

Pak si musí stáhnout software, který by dokázal vytvořit zprávu o účetní operaci a pak uměl komunikovat s pražskou centrálou Generálního finančního ředitelství.

Nejvíce prostoru zaberou informace o provozovně a popis účtenky.

Já si myslím, že to bude, bohužel, standardní situace. Ale dlužno říci, že návrh s tím počítá. Pak může obchodník účtenku vydat zákazníkovi a zprávu o tom poslat finančnímu úřadu do 48 hodin s vysvětlením, proč ke zpoždění došlo.

Studie také popisuje, jaké funkce nabízí systém státní správě.